Já se vás chci zeptat na toto.

Vznikl by obrovský válečný konflikt.

Prosím, pane vicepremiére.

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, děkuji. Já jsem pana Schmarze, který je mým poradcem, nikoliv pro zahraniční politiku nebo obrannou a bezpečnostní politiku, již vyplísnil ráno, aniž bych čekal na interpelace. Mluvili jsme o tom, on uznal, že to nebylo šťastné.

Čili s touto částí vaší odpovědi jsem nespokojena.

Nechtěla jsem vás tady nějak překvapovat s tím pohledem na tuto otázku, ale považuji ji za velmi závažnou.

Je potřeba se podívat na další statusy, které tam jsou napsány.

Nicméně chápu, že je to veřejný prostor svým způsobem na sociální síti, a je evidentní, že tato expresivní kritika toho, jak si počínalo Turecko, a od toho incidentu v podstatě dalo ruce pryč i NATO jako takové, s tím, že asi i Turci, jak je vidět, trochu berou zpátečku, protože si myslím, že takovýto incident není příliš příjemný nikomu.

Děkuji za slovo.

I já bych se na jejich místě takto cítila. Než dostat přidanou směšnou částku, je možná lepší nedostat nic.

Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled. Co uděláme, pokud budou ceny inflace i mzdy pro příští rok stagnovat a zvýšení důchodů bude dle stávajícího vzorce pro následující rok opět směšnou parodií, třeba jen čtyři koruny? Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Jsme jako poslanci skutečně připraveni spáchat politickou sebevraždu, nebo stávající zákon změníte? Proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete? Prosím, paní ministryně.

Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran, hnutí ANO, byla proti.

Takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem.

Takže každé sebemenší zvýšení v tom státním rozpočtu, když se to vynásobí, bohužel dělá poměrně velkou částku. A jinak znovu opakuji, že já jsem zase i v letošním roce nesla na vládu návrh, aby valorizace byla zafixovaná na určité procento, aby se toto nestalo, a zase jsme byli za ČSSD sami, takže se to neprosadilo. Ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových.

A pro situaci, kdy by se zase měla opakovat situace s tou strašně nízkou inflací, tak vlastně skupina koaličních expertů, která teď definuje parametry toho zmocnění pro vládu, na kterém už jsme se teď všichni shodli, že by mělo být.